Já také děkuji.

A nyní má prostor pan poslanec. Prosím.

Předpokládám, že vědu a výzkum někdo z těch zbývajících 40 poslanců bude řešit. Co se týká toho konkrétního problému. Jak jsem říkal část 18 návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, tam si myslím, že je ten zásah jednak nedůvodný a jednak je neodůvodnitelný, protože je to zásah do samosprávného postavení veřejných vysokých škol. Ta moje připomínka se týká tří okruhů navrhované změny, a to za prvé určení použití sociálního fondu nejméně 50 % na nástroje penzijního spoření, čili tam, kde byla autonomie vysokých škol, tam říkají, že máme ty finance investovat do oblasti penzijního spoření. Ještě navíc víceméně vláda chce určuje nám použití sociálního fondu i na zůstatky sociálního fondu před účinnosti navrhované zákonné úpravy, tak se vracím k tomu, co tady říkali předřečníci, zas je to o retroaktivitě.

Proč si myslím, že tady nastanou problémy?

Čili domnívám se, že je nepřípustné stanovovat závazný způsob jejich využití, protože se jedná o prostředky určené na mzdy, a nikoliv o prostředky určené na důchodové pojištění. Pokud stát chce tímto způsobem vylepšovat v budoucnu vyplacenou starobní penzi, má tak činí formou zvýšení sociálního pojištění. Sociální fond má sloužit všem zaměstnancům školy, tedy i těm, kteří se nerozhodnou vstoupit do třetího pilíře důchodového pojištění.

Stát by měl ponechat na veřejných vysokých školách, které nejsou organizačními složkami státu ani jeho příspěvkovými organizacemi a jsou ze zákona samosprávné, zda bude tvořen a v jaké výši bude tvořen sociální fond.